Současně ale platí, že by se měla také posílit informační povinnost ze strany politických stran, pokud se týče nákladů vydávaných na volební kampaně, a za klíčové pokládám i to, co je uvedeno v koaliční smlouvě, to jest, že zastropujeme dary pro politické strany. Určitě je také důležité, aby se upravily půjčky pro politické strany, aby ty půjčky byly poskytovány transparentně, aby byly poskytovány subjekty, které k tomu mají oprávnění půjčovat finanční prostředky. A také je myslím důležité, aby pokud jde o zastropování darů, byl stanoven takový limit, který by znemožnil, aby politická strana byla zcela závislá například pouze na jediném ekonomickém subjektu. Tam totiž hrozí v situaci, kdy strana je spojena velmi těsně s jediným ekonomickým subjektem, riziko, že tato politická strana může být samozřejmě ve střetu zájmu. Čili naše snaha je vyhovět doporučení GRECO.

Koalice zatím nedošla ke shodě, že by bylo možné úplně zakázat sponzoring ze strany právnických osob, čili kompromis, který je zatím připravován a navrhován je, že tedy bude stanoven limit, maximální limit pro dary od fyzických, ale i od právnických osob z hlediska fungování politické strany. Bude také zakotvena povinnost měnit auditora politické strany po určitém časovém období. To znamená, aby docházelo k rotaci auditorů, aby nedocházelo k tomu, že hospodaření politické strany dlouhodobě kontroluje a hodnotí pouze jedna auditorská společnost. Tolik alespoň několik konkrétních příkladů toho, čím se zabývá novela zákona o financování politických stran, kterou připravuje Ministerstvo vnitra. Pan poslanec bude mít ještě doplňující otázku. Děkuji, pane předsedající. Aby si řekněme firmy nebo podnikající subjekty nemohly takzvaně kupovat politické strany. Já jsem měl ještě takovou otázku kolem harmonogramu předložení legislativy, jestli má vláda už představu kolem předkládání tohoto zákona. Chtěl jsem se ještě zeptat kolem transparentnosti těch půjček, jestli byste mohl říci něco detailněji kolem toho. Děkuji vám. Já doufám, že se podaří projednat ten návrh tak, aby mohl být ještě před vládními prázdninami na vládě schválen. Každopádně by bylo dobře, abychom ten návrh zákona na půdě Parlamentu projednali ještě v letošním roce. Pokud jde o otázku transparentnosti půjček, to, co je navrženo v nové úpravě je, že by půjčky politickým stranám nad limit, který je tuším stanoven pro členský příspěvek, mohly poskytovat pouze subjekty, které k tomu mají oprávnění od České národní banky. To znamená, že strany by si mohly půjčovat pouze od bank, eventuálně tuším od družstevních záložen a od subjektů, které jsou licencovány a dozorovány Českou národní bankou. Nemohly by si brát vysoké úvěry od firem nebo od fyzických osob. Čili snahou je skutečně nastavit financování tak, aby to mělo standardy v rámci bankovního sektoru. Já vám děkuji.

Vážený pane předsedající, děkuji za slovo.

Jako všechna evropská opatření tohoto typu mají časově omezenou platnost a bez prodloužení by skončila na konci července tohoto roku.

Po nedávném zostření trvajících bojů se naopak začaly ozývat úvahy o možném přitvrzení přijatých opatření.

Já vám také děkuji, paní poslankyně, a požádám pana premiéra, aby vám odpověděl.

Děkuji. Pokud jde o otázku sankcí, za prvé za sankce platíme jako Česká republika. Čili není to opatření, které by mělo neutrální nebo pozitivní dopad na naši ekonomiku. Je to opatření, které má negativní dopad na naši ekonomiku. V loňském roce došlo k poklesu vzájemného obchodu s Ruskem a došlo ke snížení našeho exportu do Ruska. Došlo koneckonců také k poklesu cestovního ruchu, ale to tak úplně přímo nesouvisí se sankcemi, ale souvisí to s celkovým napětím v této části Evropy. Čili sankce mají negativní dopad na českou ekonomiku. Naštěstí řada firem se se sankcemi nebo protisankcemi ze strany Ruska dokázala vyrovnat. To znamená, hledají odbytiště na jiných trzích. Na druhou stranu v případě, že by došlo k prohloubení sektorových sankcí, tak je potřeba počítat s tím, že to bude mít další negativní dopady jak na ekonomiku firem, které jsou orientovány na export na východní trhy, tak samozřejmě na jejich zaměstnanost. Za druhé sankce souvisí s plněním Minských dohod. To je závěr ze všech uplynulých jednání Evropské rady, protože jasně zaznělo, že sankce musí sledovat plnění Minských dohod a v případě, že Minské dohody budou plněny, nebo splněny, tak může být důvod pro snížení sankcí. V případě, že Minské dohody plněny nebudou, tak je to důvod pro prodloužení nebo zvýšení sankcí.

Na tom je také shoda.

Diplomaté se na tom shodli. Předpokládám tedy, že toto potvrdí na svém zasedání Rada za účasti ministrů zahraničí. Pokud tam bude shoda, pak v zásadě dojde k prodloužení sankcí do ledna ve stávající úrovni. Česká republika nebude navrhovat zvýšení sankcí, ani to nenavrhovala v té debatě, která byla vedena.